Ale to je všechno pouze pěna proti tomu, že dneska stojíme před situací, že reálně v rámci stávající legislativy může dojít k tomu, že Česká republika se kvůli Ministerstvu dopravy může dostat do arbitráží, může se dostat do soudních sporů, a ten jeden z nejhorších možných scénářů může se dostat k tomu, že po 1. lednu, už vlastně za 11 měsíců, přestane vybírat mýtné a při současném výběru to znamená nějakých 800 i více milionů korun ztráty každý měsíc.

Několik týdnů, jestli si vzpomínám, poté pan ministr Prachař skončil. Já jsem tady předkládal asi nějakých 15, 20 položek, kde byly situace, kdy se zjevně věci neposunuly, mýtné bylo také jedna z těch položek. Ale chci vám říct, jestli se domníváte vy jste nepustili program k projednání.

Jaká náhoda.

Víte, kdo tam jezdí každý den nebo z toho kraje pochází, tak ví, že tak dramatické rozdíly nejsou. Samozřejmě nemohl pan Prachař, resp. jeho poradci, kteří tam zjevně měli nějaké zájmy, vědět, jaká bude zima, ta přišla velmi pozdě, takže by tam byla obrovská časová rezerva, to nemohl vědět.

Vy sami tedy nesete morální odpovědnost, kteří jste tenkrát nepřipustili projednání, spoluodpovědnost a politickou spoluodpovědnost za škody, protože pro mě nic jiného, pokud někdo zcela zbytečně zasáhne do platné smlouvy, dodavatel to chtěl postavit, všechno chtěl udělat podle smlouvy, vy jste mu v tom zabránili, nebo váš ministr, tak byste se měli podílet na kompenzaci těch škod, těch vícenákladů taky. Minimálně za to nesete odpovědnost. Nicméně zpátky k elektronickému mýtu. Již někdy v květnu nebo začátkem června, nevzpomínám si přesně, pan kolega Stanjura mě informoval, že bychom měli kooperativně přistoupit k tomu, abychom chodili jako pozorovatelé na řídicí výbor, pak jsme začali jednat i s panem kolegou Birkem a dalšími.

Ovšem to je, dejme tomu, technický problém. Je to diskusní klub, jakýsi mix, nyní tedy politiků, odborníků, úředníků Ministerstva dopravy a dalších, kde materiály byly předkládány někdy pozdě, někdy ad hoc, pak se ta praxe tedy změnila, nicméně došlo i k tomu, že na vládu odešly i materiály ke schválení, k projednání, řídicí výbor je předtím neměl, takže se k nim vracel zpětně. Nic nepomohlo rozčilování kolegy Birkeho, moje i dalších lidí. Někteří účastníci v hrůze z toho, že se zjevně schyluje k problémům, tak se začali omlouvat. Tam se nehlasuje, prosím, je to skutečně jakási z hlediska věcného konzultační skupina. Snad nikdo, a vy nepustíte program, aby ať už kolega Šidlo nebo kolega Birke tady mohli říci svoje postřehy a svoje názory. Ale doufám, že nikdo si nedovolí mě obviňovat z toho, že jsem tam působil nějakým způsobem destruktivně. Marně jsem se snažil jim říci: Udělejte analýzu Ministerstvu dopravy, udělejte analýzu závazku, udělejte varianty krizových postupů, udělejte nejenom účetní, ale i komerční odhad skutečné ceny stávajícího systému, udělejte to, to, to. Něco málo se z toho stalo, ale řada dalších věcí hotova nebyla. Prostě řídicí výbor versus management, a nevím, jestli říci slovo odborníci, ale ti, co to mají na starosti na nižších úrovních na Ministerstvu dopravy, to byly prostě dvě mimoběžky, které se nepotkávají. Co je zásadní, že zřejmě nedošlo vůbec k pochopení toho, že tam neplánujeme nějaké vize, že máme řešit standardní projekt, standardní problémy, nebo nestandardní možná v nějaké části, ale že tam si nemůžeme hrát. Jazyk, kterým jsou zpracovávány ty dokumenty, které byly předkládány vládě, proto říkám: Vláda je pro mě hlavním viníkem, tak přece jestliže si ministři vlády do toho nahlédli nebo jim to zpracovávali jejich poradci, stanoviska, postoje, tak přece museli vědět, že to je návrat minus někam před rok 89 v tom jazyku. Jestliže jsme u nějakého konkrétního projektu, tak tam musí být jasná terminologie, kontrolovatelné názvy, kontrolovatelné časové například úseky, které mají svůj začátek a konec a jsou pojmenovány.

Harmonogram, který byl předložen vládě, jmenuje se to Časový harmonogram realizace konceptu přípravy systému elektronického mýta po roce 2016. Prosím, to je problém.